Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Předtím, než vznesu druhý dotaz, chci potvrdit slova pana kolegy Stanjury.

Ten první, abych připomněl, spočívá v tom, kde pan ministr vidí mechanismus onoho efektu lepšího výběru daně, když se zvýší hlášení z kvartálního na měsíční.

To je první dotaz, který bych prosil, kdyby mohl zodpovědět.

A mně teď nejsou úplně jasné ty priority, pane ministře.

Tahle politická priorita by nás samozřejmě velmi zajímala. Co bude pro vás důležitější? Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. S faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Děkuji paní poslankyni. Ptám se, kdo další? Prosím, pane poslanče. Já jenom krátká poznámka k předchozímu vystoupení.

Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Pokud nikdo takový není, končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, kde se hlásí pan ministr financí. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Děkuji panu ministrovi. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Kubíček, který ruší svoji přihlášku. Dále pan poslanec Holeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pardon, omlouvám se panu poslanci Holečkovi. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS pan poslanec Stanjura. Děkuji za slovo. My položíme věcné dotazy v obecné rozpravě, nula odpovědí a jediná odpověď je: navrhuji zkrácení lhůty. Nic víc jsem k tomu nechtěl říct. Nyní s přednostním právem pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

Za prvé. My jsme vždycky říkali, že chceme vybrat daně.

Pan Kalousek říkal, jak bojoval. Nevím, jak bojoval.

A děláme na tom.

A co je to ta Kobra?